Děkuji, pane předsedo. V obecné rozpravě nyní vystoupí pan poslanec Leo Luzar, připraví se pan poslanec Profant. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Sčítání lidu se provádí jednou za deset let, které v rámci statistiky poskytuje údaje, které pro Českou republiku jsou velice důležité a závazné.

Pan předseda, nebo ředitel, přiznám se, přeslechl jsem funkci, statistického úřadu hovoří o tom, že došlo ke změně charakteru údajů, které se budou sčítat, a hovoří o tom, že ty, které v tomto novém zákoně nejsou, budou nahrazeny údaji, které je možno získat z jiných zdrojů.

Já jsem si tady v krátkosti vypsal jenom věci, které postrádám, a zajímalo by mě, jak budou zjišťovány. Je tam národnost, ale ne státní občanství. Chybí údaj o registrovaném partnerství, ten je teoreticky možno získat v rámci statistických údajů nebo v rámci údajů registrů. Hlavní ekonomická aktivita.

Postavení v zaměstnání. Tento údaj z toho vypadne. To byl údaj, který se ve statistice v roce 2011 objevil. Teď vymizel a dle mého názoru je to velice podstatný údaj jak pro samosprávy krajů, tak obcí, aby věděly, kolik ekonomicky činných lidí dojíždí do zaměstnání, a mohly připravit třeba efektivní investice v oblasti dopravy. Z dobrovolných údajů vymizela úplně náboženská víra, což byl docela zajímavý údaj.

Prostě vypadlo to. Informace o domech a bytech samozřejmě tady z nějakých informačních zdrojů státu je možné tyto údaje získat.

Samozřejmě, body, které jsem si vypsal, nejsou všechny a možná mi některé budou zodpovězeny, že se mýlím.

Pokud by došlo k nahrazení těch údajů od občanů z jiných zdrojů, samozřejmě to vnímám, ale bojím se, že z toho vypadly i věci, které budou nenahraditelně v rámci těchto datových řad ztraceny. Proto navrhuji, aby tento návrh byl projednán klasickým systémem projednání v rámci tří čtení. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane poslanče.

Děkuji za slovo. Ano, teď zazněla námitka pro projednávání podle § 90 odst. 2 v souladu s jednacím řádem, takže nemůžeme rozhodnout o tomto návrhu již v prvém čtení, resp. vyslovit návrh se souhlasem zákona, a budeme ho projednávat standardním způsobem. V rozpravě je nyní přihlášen pan poslanec Ondřej Profant. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

Český statistický úřad je velmi profesionální.

Pak tu mám jednu takovou drobnost.

My si myslíme, že by tam jako dobrovolná měla zůstat, protože prostě se tu o takových věcech stále bavíme, ať už je to Mariánský sloup v Praze, ať už jsou to církevní restituce atd.

To byla poslední přihláška do rozpravy, kterou mám k dispozici. Dostane slovo.